Organizační výbor nenavrhl přikázat jiným výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl jiný návrh, nemusíme hlasovat. Lhůty k projednání jsou podle zákona o jednacím řádu a tento návrh, tisk 413, bude projednávat pouze rozpočtový výbor. Končím bod číslo 17, děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády, děkuji zpravodaji. Podle schváleného pořadu schůze dalším bodem našeho jednání je bod číslo 18.